Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh, kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím, jsem již podrobně uvedl v prvním čtení. Jedná se o implementaci evropské směrnice. Návrh byl projednán v petičním a ústavněprávním výboru, s pozměňovacím návrhem obsaženým v usnesení petičního výboru souhlasím.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministru vnitra. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl přikázán tento návrh ústavněprávnímu výboru. Nyní prosím zpravodaje petičního výboru pana poslance Radima Holečka, aby nás informoval o jednání výboru a odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, dámy a pánové, těší mě, že si tu mohu splnit svou zpravodajskou povinnost.

Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: